Kolegyně a kolegové, prosím o klid ve Sněmovně, případné diskuze do předsálí. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na začátek poděkovat za vaši vstřícnost při zařazování tohoto bodu jako první bod dnešního jednání. Budu velmi stručný, protože jsem to v průběhu minulých týdnů tady představoval několikrát, takže možná jenom pro připomenutí a uvedení do souvislostí. Tento náš návrh zákona reaguje na situaci způsobenou další vlnou pandemie, která ztížila přístup ke kvalifikačnímu vzdělávání a zkouškám odborné způsobilosti pro realitní makléře.

Jednou z možností, jak splnit kvalifikační předpoklady pro vázanou živnost, bylo složení zkoušek.

V té chvíli nikdo netušil, že přijde další masivní vlna pandemie a s tím spojená opatření, a právě těmito opatřeními byl režim zkoušek výrazně omezen. Jedná se například o karantény, u mnohých i opakované, samotný zdravotní stav nebo třeba to, že makléřky se musely starat o nezletilé děti. A právě kvůli tomu, kvůli těmto objektivním důvodům, je na místě určitá tolerance, a proto jsme předložili tuto novelu zákona, která de facto posouvá termín do konce roku a prodlužuje do konce roku i možnost vstupu nových makléřů a zahájení jejich činnosti, a to s určitými omezeními, například pod zavedeným makléřem a s omezeními typu zákaz nabízet a poskytovat úschovy.

Tento komplexní pozměňovací návrh spočívá v tom, že stávající makléři musí neprodleně nahlásit na živnostenském úřadě změnu živnosti z volné na vázanou, musí splnit všechny ostatní podmínky zákona a kvalifikační předpoklady, to znamená tu zkoušku, doložit do konce tohoto roku, jinak může být na jejich podnikání nahlíženo jako na podnikání neoprávněné.

Musím zdůraznit, že tento návrh vznikl na základě komunikace jak naší parlamentní legislativy, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, má souhlasné stanovisko garančního ministerstva a kladně se k němu vyjádřily jak Realitní komora, tak Asociace realitních kanceláří.

Děkuji za pozornost. Děkuji a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku.

Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Požádám zpravodaje, aby nás seznámil s postupem hlasování.

Čili vlastně na dva kroky. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá, myslím, že to není potřeba. Takže nyní tedy budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu.

Stanoviska!

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme hlasovat o návrhu jako celku.